Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych po vystoupení pana ministra obrany, který řekl v podstatě vše podstatné, vystoupil se svou zpravodajskou zprávou. Má zpravodajská zpráva proto může být velmi stručná. Na základě připomínek k již přijaté novele zákona o vojácích z povolání byla zpracována předkládaná novela, která má zajistit jednoznačnou právní úpravu v odměňování, zpřesnění podmínek nároků vojáků z povolání na služební příspěvek na bydlení, na služební plat a náhradu jízdních výdajů při dojíždění do místa výkonu služby. Novela také zahrnuje upřesnění procesního způsobu určení výše stabilizačního příspěvku. Jsem rád, že pan ministr obrany na základě připomínek nejen vojáků z povolání, ale i členů výboru pro obranu vypracoval předkládanou novelu a že zvolením varianty č. 2, což je předložení novely stávajícího právního předpisu do legislativního procesu, bude zajištěno rychlejší odstranění stávajících problematických ustanovení. Také navrhovaná účinnost novely zákona prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni od jeho vyhlášení přispěje k urychlení nápravy současného stavu. Jako zpravodaj doporučuji Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona propustila do druhého čtení. Výbor pro obranu je připraven se této materii věnovat a projednat ji ve lhůtě, v jaké mu Sněmovna určí. Za sebe jako zpravodaje nenavrhuji ani zkrácení, ani prodloužení lhůty k projednání ve výboru. Děkuji za pozornost. První přihláška je pana poslance Antonína Sedi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Již při jejím projednávání jsem kritizoval některá ustanovení zákona za jejich nejednoznačnost, ale zejména jsem poukazoval na skutečnost, že nejsou splněny všechny cíle tehdy navrhované novely. Jak říkal pan ministr, cílem dnes předkládané novely je upřesnění právní úpravy některých ustanovení, a tím je nutno zamezit možným soudním sporům. S těmito upřesněními souhlasím, ale v návrhu postrádám i řešení dalších, podle mne velmi významných problémů. Uvedu tři. Jistě se shodneme, že personální situace v naší armádě není dobrá zejména z pohledu naplněnosti útvarů. Proto je logický zvýšený zájem armády o nábory nových vojáků. To, co však nechápu, je plýtvání kvalitními, odborně zdatnými profesionály. Na výboru pro obranu příští týden se budu zabývat čtyřmi konkrétními případy, takže dnes pouze telegraficky. A to i za skutečnosti, že jejich velitelé, ale i další nadřízení doporučují pokračování ve službě. Podle mých informací do toho negativně vstupuje personální agentura a také přímo státní tajemník. Dalším problémem je striktní určení možnosti setrvání na služebním místě pouze dva roky s tím, že je možno ještě o dva roky toto místo prodloužit. To ovšem znamená, že když na speciálních pozicích trvá výcvik přes rok a půl, tak potom se nezužitkují zkušenosti získané výcvikem. Ty se nevyužijí, nehledě na obrovské finanční prostředky a náročnost výcviku a přípravy těchto vojáků.

Prostě proto, že se osobní příplatky výrazně omezily. To jsou některé z vážných problémů novely zákona, ke kterým při jeho projednávání v garančním výboru se určitě vrátíme, ale i já doporučuji projednat v garančním výboru, to znamená ve výboru pro obranu. Děkuji za pozornost. Nyní paní poslankyně Černochová v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pokusím se být stručná, abychom stihli tuto normu postoupit do dalšího čtení ještě dnes. Já bych možná k tomu ještě doplnila to, že samozřejmě budu podporovat zvýšení nějakých benefitů pro vojáky z povolání, ale víte, kladu si častokrát otázku, jakým způsobem se současná vláda mezi sebou domlouvá o tom, aby si v rámci náborů nedělala z jednoho sboru nepřekrývali se vlastně příslušníci jednoho sboru, nepřecházeli do jiných sborů. Já vím, že asi nikdo zatím takový dokument nevypracoval, ale přimlouvala bych se za to, abychom ho alespoň jako členové výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost měli, tak aby se srovnaly některé benefity u vojáků z povolání, u policistů, hasičů, celníků, ale v neposlední řadě i u příslušníků Vězeňské služby. Víte, při projednávání rozpočtu tady zaznívala celá řada pozměňovacích návrhů, kdy někteří kolegové navrhují zvýšení finančních prostředků ve prospěch policistů, hasičů, já s tím nemám problém, já jsem navrhovala přidat 10 miliard ve prospěch Armády České republiky. Ale ta Vězeňská služba díky tomu, že pan ministr spravedlnosti má asi jiné priority, ani se neobtěžuje tady dneska s námi být, tak je takovou chudou příbuznou.

Dneska mě velmi nemile, nebo mile nemile překvapila zpráva z Rady hlavního města Prahy, kdy jsme se dozvěděli prostřednictvím médií, že Rada hlavního města Prahy dneska odsouhlasila náborový příspěvek pro příslušníky městské policie ve výši 100 tisíc korun. Nechci malovat čerta na zeď, ale řeknu vám scénář, který nemůžeme vyloučit, že se nestane. Před koncem roku se může celá řada vojáků rozhodovat o tom, jestli chce odejít, nechce odejít. Pominulo zdanění výsluh, což je v pořádku, i já jsem to podpořila. Budou mít nárok na výsluhy, nezdaněné výsluhy.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ač každý z jiného politického spektra, musím s tím, co řekla paní kolegyně Černochová, plně souhlasit. To, co mluvíme o Vězeňské službě, oni mají docela pokryto, protože 230 příslušníků Vězeňské služby chybí a pan ministr si prolobboval nějakým způsobem navýšení platů pro dalších 250 tabulkových míst, takže bude mít neobsazených nějakých necelých 500 míst.

Pan kolega Michal Kučera se hlásí do rozpravy.